Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych nejprve omluvil kolegu Mládka, který je v současné době při projednávání svého bodu v Senátu.

Zásadní důvody předložení novely jsou dva.

Nutno podotknout, že předkládaná novela není jediným právním předpisem, který implementaci zmiňované směrnice do českého právního řádu provádí, ale doplňuje nový zákon o posuzování shody ve všech ustanoveních, která je obsahově přesahují a náleží věcně do zákona o hornické činnosti, výbušninách a Státní báňské správě, případně do zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin. Jen připomínám, že nový zákon o posuzování shody byl Sněmovně předložen 20. října a je projednáván jako sněmovní tisk číslo 565. Implementace požadavků zmiňované směrnice představuje více než polovinu obsahu novely a týká se zejména stanovení požadavků kladených na nakládání s výbušninami s ohledem na skutečnost, že se jedná o výrobky, které představují zvýšené riziko.

Tato část novely byla vládou iniciována na základě událostí ve Vrběticích. Novelou dojde ke sjednocení definic některých pojmů mezi oběma zákony. Jedná se zejména o definici pojmu munice, definici pojmu zpracování výbušnin při výrobě nebo rozebírání, takzvané delaborace munice, zpřesnění a sjednocení procesu rozhodování při odstraňování pochybností o tom, zda nějaká věc je, či není výbušninou. Cílem tohoto zpřesnění je potřeba předejít pochybnostem o kompetenci dozorových orgánů při činnostech, které jsou na hranici kompetencí mezi báňským úřadem a Policií České republiky.

Nejdůležitější část této novely je však zavedení závazných stanovisek obvodních báňských úřadů do řízení o umisťování a následné povolování staveb objektů, ve kterých se s výbušninami má nakládat.

V současném právním stavu báňské úřady vydávají pouze stanoviska, nikoliv závazná stanoviska. V praxi to pak znamená, že se orgán odborného dozoru, tedy báňský úřad, k takovým řízení vyjadřuje jen tehdy, když obecní úřad vyhodnotí, že takové vyjádření potřebuje. Myslíme si, že je to potřeba změnit, aby toto vyjádření bylo vždy součástí příslušného správního řízení. Předložená novela rovněž navrhuje dílčí změny, jejichž potřeba plyne z aplikační praxe zákona a výbušnin se netýká. Jako příklad lze uvést zpřesnění dosavadní úpravy související s kontrolou a údržbou zlikvidovaných důlních děl. Zde je myšleno především umožnění vstupu na nemovitosti, na kterých se nacházejí důlní díla, která mají být předmětem kontroly či údržby a mohou představovat potenciální nebezpečí, nebo odstranění chyby zákona, který dává kompetenci báňskému úřadu vynutit si splnění povinnosti těžaře zlikvidovat po ukončení činnosti důl nebo lom, ale pouze do výše těžařem vytvořené rezervy. To brání vynutit splnění povinnosti zlikvidovat lom či důl v případech, kdy těžař ukončí těžbu v době, kdy plná výše rezervy ještě není vytvořena, a finanční prostředky tudíž nejsou dostatečné. Návrh zákona byl schválen usnesením vlády České republiky dne 26. října, a to pod číslem 850. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministru vnitra. Pěkný večer, dámy a pánové. Jedná se v první řadě o technicistní normu.

Zdůrazním tedy pouze ty problematiky, které jsou opravdu zásadní, a to je nové popsání podmínek obstarávání závazných stanovisek umisťování staveb určených k nakládání s výbušninami. To je samozřejmě po těch zkušenostech, které jsme měli v minulých letech, už jsem tady dneska jednou zmiňoval onen říjen roku 2014, docela důležité téma.

Pouze tedy technicky dodávám, že organizační výbor navrhl přikázat k projednání tuto normu hospodářskému výboru, což je celkem očekávané a racionální. Děkuji panu zpravodajovi.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, podstatná část zákona tady byla řečena.

Tady si myslím, že je zapotřebí i ukázat, jak to vypadá v praxi. Jedním z těchto objektů jsou i kontejnery, které splní náležitosti vyžadované právními předpisy. Stávající právní úprava používá obecné spojení objekt pro skladování výbušnin, který byl povolen podle zvláštního zákona.

Výklad vůbec není jednoznačný, přičemž skladovatelům výbušnin hrozí, že pokud bude schváleno navrhované znění, pojem stavba, tak ze dne na den se skladování v kontejnerech stane nelegálním. Jakékoliv přechodné ustanovení přitom zcela chybí.

c) se Policejnímu prezídiu před přepravou výbušnin oznámí předpokládaná trasa.